Nicméně v politice jsem se naučila jednu věc, že sliby se moc na jedné straně nedodržují, na druhé straně že se to nevyplácí. Řekli jsme si, že půjdeme na určitý kompromis, protože jsme vyšli vstříc části naší veřejnosti, která volá ne po exemplárních, na to bychom nepřistoupili.

Čili já vás prosím, abychom dodržovali nechci říci politické dohody, ale spíš věcné dohody, ke kterým jsme pracně dospěli.